Vláda svým rozhodnutím o škrtu plateb za státní pojištěnce, kdy sebrala českému zdravotnictví 14 miliard, zvýšila deficit systému veřejného zdravotního pojištění. Další z takových věcí, co zde předložil ministr zdravotnictví, byl pandemický zákon. Víme, jaké diskuse vlastně zde probíhaly okolo pandemického zákona. Nakonec se vládě a Ministerstvu zdravotnictví i přes nesouhlas opozice a jejich koaličních kolegů v Senátu podařilo tento zákon prosadit. I v Senátu jejich práci ohodnotili a tento zákon jako zmetek. To není moje citace, to je citace ze Senátu.

I tímto dalším svým krokem ukázali, kde se nachází jejich priority namísto řešení situace s nedostatkem finančních prostředků, nedostatkem lékařů, sester a situaci v některých nemocnicích. Vidíme zde, že přístup k nedostatku léků, který se snaží řešit, není za pět minut dvanáct, ale už je to po dvanácté. A zase vidíte priority, že jejich hlavní prioritou je snižování peněz do zdravotnictví. Naši spoluobčané musí tyto léky potom kupovat v zahraničí, jako bylo Polsko, Slovensko, Rakousko.

Absurditu tohoto rozhodnutí podtrhuje skutečnost, že desítky zaměstnanců hygien vláda propustí, ale nemá problém nabírat nové zaměstnance pro nová ministerstva k uspokojení své pětikoaliční vlády. Jenom krátce bych se zmínil k odpovědi na moji písemnou interpelaci, když jsem se pana ministra ptal, jak sleduje čekací doby na lékařské výkony, jak je vyhodnocuje. Jeho odpověď, černé na bílém, opět cituji.